Pokud pan poslanec Nacher není v tuto chvíli přítomen, tak faktická poznámka propadá a měla by s faktickou poznámkou vystoupit paní navrhovatelka, kterou jsem již zahlédl, přihází, takže počkáme. Tak, prosím paní navrhovatelku, která je nyní přihlášena s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.

Proto jsme, protože tento návrh jako Praha podporujeme, požádali o pomoc pana poslance Nachera a po nezbytných legislativních úpravách tento návrh byl skutečně zkontrolován a přepracován na základě stanoviska odborníka na ústavní a správní právo z Legislativní rady vlády a také s legislativou jak magistrátní, tak Ministerstva pro místní rozvoj. Já mu za to děkuji, protože je to dlouhodobý problém a bohužel se ho nepodařilo vyřešit v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích, proto ho řešíme nyní.

Tak pokud jde o vymáhání dodržování těch povinností, tak nařízení rady, které by bylo vydáno, vlastně reguluje státní správu a dodržování povinností podle živnostenského zákona je v pravomoci kontrolovat, je v pravomoci živnostenských úřadů, což jsou jednotlivé živnostenské úřady třeba v Praze městských částí. Samozřejmě ty nástroje nejsou úplně dokonalé, ale to vyplývá z toho, že obecně pokud se děje podnikání v bytě a byt je uzavřený prostor, nelze prolomit tedy ochranu soukromí, tak nelze do toho bytu vstoupit. Poslední poznámka.